Prosím, pane ministře. Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, na začátek fakta. Nejde o zrušení, ale jde o výběr pro žáky. Školy budou povinně, opakuji slovo povinně, nabízet druhý cizí jazyk.

Rádi bychom pozvání přijali. Zatím jde pouze o návrh, který je obsažen v pracovní verzi dokumentu Hlavní směry revize rámcových vzdělávacích programů, nyní je dokument ve fázi vypořádání připomínek. V žádném případě nejde o zrušení výuky druhého nebo dalšího cizího jazyka. Všechny základní školy podle návrhů budou mít nadále povinnost žákům další cizí jazyk nabízet. Jediný rozdíl bude v tom, že pro žáka bude další cizí jazyk volitelný tehdy, pokud sám ze své vůle nebo z vůle rodičů nebude mít zájem další cizí jazyk studovat, bude si moci vybrat jiný volitelný předmět, který bude daná škola nabízet. V některých státech Evropské unie je další cizí jazyk volitelný bez povinnosti školy ho nabízet, například na Slovensku, v Irsku nebo v Maďarsku. Odborná veřejnost se nestaví proti tomuto kroku. Naopak, jde o to, co definujeme odbornou veřejností.

Ministerstvo školství nyní chystá rychlé šetření ve školách na toto téma, aby se ta čísla potvrdila. Právě množství podnětů ze strany učitelů a ředitelů bylo prvotním impulzem k tomuto kroku. Byli to oni, kteří vyvolali tento krok expertního panelu. Pokud bychom brali v úvahu pouze učitele jazyků, byl by samozřejmě poměr jiný, ale podle našich dosavadních poznatků i v tomto případě, tedy výhradně mezi učiteli jazyků, převažuje podpora volitelnosti. Je to logické, jde pouze ale o určitou část odborné veřejnosti. Cílem změny je zlepšení kvality výuky cizího jazyka, právě aby ti pomalejší nezdržovali, protože učitel, jak jistě víte, musí své tempo přizpůsobit těm slabším ve třídě tak, aby ti, kteří skutečně se chtějí dobře naučit druhý cizí jazyk nebo další cizí jazyk, aby nebyli zdržováni těmi slabšími, aby ty třídy byly menší. Uvažujeme už o třídě o pěti žácích, kdy výuka dalšího cizího jazyka bude výrazně kvalitnější než třeba ve třídě, kde je dvacet pět žáků.

Chceme také zlepšit vztahy ve škole. Mnoho oborů středních škol tuto povinnost nemá. Ale i například na gymnáziích není žádná záruka, že student na základní škole, ze základní školy, bude studovat stejný jazyk. Proto se vše začíná od začátku. Na závěr: povinnost výuky dalšího cizího jazyka na mnoha školách znamená, že žáci nemají volbu a musí se povinně učit určit konkrétní jazyk, který určila škola, což také není dobře. Paní poslankyně, máte zájem o doplňující otázku? Prosím tedy.

Tam hrozí pořád riziko, že pokud se nepřihlásí dostatečný počet žáků, ten jazyk se neotevře, ta skupina se neotevře.

Já jsem to říkal.

Nemyslím si ani, že by tady nastal problém s vyučujícími.

Samozřejmě, v každé škole to bude jinak.

Děkuji a nyní přistoupíme k interpelaci pana poslance Tomáše Müllera a poté se může připravit již pan poslanec Josef Flek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře Síkelo, dlouhodobě se ukazuje, že jeden ze zásadních způsobů, jak se Česká republika může zbavit závislosti na fosilních palivech z Ruské federace a jak naši obyvatelé mohou dosáhnout výrazného zlevnění cen energií, je masivní budování obnovitelných zdrojů. Proto se vás chci zeptat: Jaké konkrétní kroky vaše ministerstvo podniklo v oblasti podpory nových instalací obnovitelných zdrojů, jaké jsou vypsané nebo ještě plánované programy finanční podpory výstavby obnovitelných zdrojů a jakou další formou chcete podpořit menší instalace na střechách tak, jak uvádíte a máte napsáno v programovém prohlášení? Děkuji a nyní má slovo pan ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi říci několik slov k podpoře instalace obnovitelných zdrojů energie, těch takzvaných OZE. Rozvoj OZE se snažíme podporovat několika způsoby, mezi které patří zejména investiční dotace, provozní dotace a další, řekněme takzvaná měkká opatření, mezi která patří zjednodušování povolovacích procesů, ale také usnadnění integrace do elektrizační soustavy. Co se týče investičních dotací, zde hraje velkou úlohu Modernizační fond, který má v gesci Ministerstvo životního prostředí a administruje ho Fond životního prostředí. S ohledem na rozvoj obnovitelných zdrojů energie byly z Modernizačního fondu již vypsány první výzvy v programu RES Plus s alokací na úrovni 4 miliard korun českých.

V březnu 2022 pak naše ministerstvo spustilo výzvu na podporu fotovoltaických zdrojů pro podnikatele z Národního plánu obnovy ve výši další 1 miliardy korun. Celkově jsme z Národního plánu obnovy alokovali na rozvoj fotovoltaických zdrojů 5 miliard korun, což by mělo vést k rozvoji na úrovni cirka 270 megawatt v závislosti na cenách.